Premiér Sobotka je dodnes terčem kritiky kvůli údajně nevýhodnému prodeji OKD.

Jde prý o výnos z trestné činnosti. Předseda sdružení Roman Macháček v dokumentu žádá, aby se ministr Babiš obrátil s podnětem na Obvodní soud pro Prahu 2.

Šéf sdružení Macháček je podle svých slov přesvědčen o tom, že soud může z případného podnětu Ministerstva financí přistoupit k zabrání věci, tedy k zajištění těchto bytů, a to i přesto, že už je má jiný vlastník než ten, který je od státu kupoval, a že nepatří ani nikomu z trojice obžalovaných.